79.

Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 180/1. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Leo Luzar a jako zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Berkovec, pokud je pan poslanec přítomen.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Jinak je na řadě pan poslanec Holomčík. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, paní ministryně, tento tisk, který zde teď projednáváme, má takříkajíc své dvojče v našem programu, a to je bod číslo 80 této schůze, sněmovní tisk číslo 193.